Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, často a rádi kritizují představitelé současné vládní koalice čerpání, resp. nečerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v minulém období. Nicméně teď jsme projednávali a projednáváme uzavřené kapitoly hospodaření státního rozpočtu v loňském roce a najednou zjišťujeme, že vaši ministři, pane premiére, mají obrovské problémy s čerpáním finančních prostředků na období 2014 až 2020. Proto se vás chci zeptat, zdali je vám známo, kolik finančních prostředků z fondů Evropské unie měli vaši ministři k dispozici v jednotlivých kapitolách, které spravují, a kolik nakonec těch rozpočtovaných peněz bylo čerpáno. Zdali je vám tento rozdíl znám. A chci se vás zeptat, zdali jste připraven udělat personální opatření ve vládě, pokud se bude situace opakovat i v letošním roce. Děkuji za vaši odpověď. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych reagoval na interpelaci.

Chci zopakovat, že je tady vyčleněno pro použití v České republice 650 mld. korun. Na čerpání těchto prostředků je sedm let plus dle pravidla N+3 další tři roky, po jejichž dobu lze tyto finanční prostředky čerpat. Včera se tady v prostorách Poslanecké sněmovny sešla Rada ESIF, to znamená specializovaná vládní Rada pro evropské strukturální a investiční fondy, která se zabývala právě otázkou bilance čerpání z evropských zdrojů.

Jak už jsem uvedl, tak k dnešnímu datu celkový objem výzev představuje zhruba 49 % z celkové alokace ve prospěch České republiky. Ze všech programů doposud vyhlásil největší objem výzev operační program Doprava, operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program.

Ta čísla, která jsem zde uvedl, potvrzují, že Česká republika začíná reálně čerpat finanční prostředky v rámci jednotlivých operačních programů.

Nejprve tedy v rámci předfinancování ze státního rozpočtu, a jak pevně věřím, tak potom také následně již převodem těchto finančních prostředků z fondů Evropské unie do České republiky. Čili tolik aktuální čísla, která se týkají stavu čerpání. Jenom chci zdůraznit, že to určitě nejsou čísla, se kterými bych byl jako předseda vlády spokojen. Snažím se, aby jednotlivé resorty věnovaly této věci prioritní pozornost, počínaje Ministerstvem financí přes Ministerstvo pro místní rozvoj až po všechna ministerstva, která mají na starosti jednotlivé operační programy. Myslím si, že vláda v této věci spolupracuje.

A samozřejmě že cílem vlády je, abychom maximální množství finančních prostředků vyčerpali už v těch prvních letech a nevznikl tady pro vládu, která přijde po nás, zásadní problém z hlediska dočerpání finančních prostředků z Evropské unie. Takže cílem je, abychom využili letošní a příští rok k co největšímu reálnému čerpání. Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jsem se vás neptal na to, kolik je alokováno pro celou Českou republiku a kolik z toho je už v tuto chvíli čerpáno.

To sám musíte tušit. A já vítám vaši aktivitu, kterou jsem v médiích zaznamenal, větší snahu tlačit jednotlivé ministry k tomu, aby finanční prostředky byly využity.

Což je, troufnu si říct, katastroficky málo a při jednotlivých projednáváních kapitol je to vidět. Ale já jsem se vás ptal na to číslo, které si sami vaši ministři nechali schválit v jednotlivých kapitolách. Finanční prostředky z evropských fondů.

Já teď, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, teď tady nebudu detailně předčítat tabulku, která ukazuje situaci na jednotlivých resortech. Jenom chci říci, že to souhrnné číslo, se kterým zatím počítáme jako s určitým minimem pro letošní rok, je částka 16 mld. souhrnně, které bychom v letošním roce chtěli vyčerpat. To znamená, průřezově minimálně 16 mld. korun, ale samozřejmě uvidíme, jestli se nepodaří dosáhnout lepšího čísla. Nicméně letošek bude prvním reálným rokem, kdy začneme čerpat z evropských fondů. V roce 2015 jsme teprve v polovině roku dosáhli toho, že byly ze strany Evropské komise schváleny všechny operační programy, a následně, i když na to byl velký tlak, tak samozřejmě byly připravovány výzvy. Některé výzvy byly vypsány ještě před koncem loňského roku, ale velká část výzev byla vypsána na jaře letošního roku. To znamená, postupujeme tak, jak nám to dohody a jednání s Evropskou komisí umožní. Nicméně nebylo možné dosáhnout schválení operačních programů v loňském roce v dřívějším termínu. Od toho se prostě potom odvíjejí všechny další následující kroky. Takže tolik k tomu číslu, které očekáváme průřezově za všechny resorty. A samozřejmě že cílem vlády je, aby to číslo bylo pokud možno vyšší. Děkuji za tuto doplňující odpověď. Pakliže nebude protest, tak dám ještě poslední interpelaci na pana premiéra paní poslankyni Váhalové a pak přejdeme na interpelace na jednotlivé ministry. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se zejména o terorismus, extremismus, bezpečnostní aspekty, migraci, antropogenní a přírodní hrozby. Na práci auditu národní bezpečnosti se dle informací ze semináře podílí přes 120 expertů státní správy a šest externích konzultantů. V této souvislosti bych se chtěla zeptat na aktuální výsledky auditu národní bezpečnosti.